Děkuji.

Já jsem chtěl nicméně popsat nějaké svoje předběžné úvahy k tomuto tématu a položit určité dotazy panu ministrovi, protože podle odpovědí a podle té vize, jak tento zákon bude aplikován, jaká budou metodická doporučení, tak podle toho, co tady zazní na mikrofon jako přísliby, se budu rozhodovat, jak budu hlasovat.

Takže já jsem se chtěl zeptat, jaká je distribuce těch policistů, kolik procent přibližně nepotřebuji naprosto přesná čísla dáváme na vymáhání té izolace a karantény. Já jsem zaznamenal vyjádření ministerstva, že ministerstvo to dělá, což já chválím a považuji to za důležité.

Taky dál v tom IDEA CERGE píšou, že aby tato aplikace měla smysl, tak je důležité to jednoduchým způsobem komunikovat lidem, tzn. vzhledem k tomu, že tam je rozmezí do 10 tisíc, tak říct dejme tomu první porušení bude vypadat takhle nebo takovýhle typ porušení bude sankcionován takovým či onakým způsobem, aby tam byly maximálně tři kategorie těch porušení tak, aby lidi mohli očekávat.

Takže nějaké neomezené zneužití pravomoci policie a zavedení policejního státu určitě nehrozí. Byť si myslím, že po tom dnešním hlasování to budou někteří tak politicky prezentovat na svých sociálních sítích, tak já si myslím, že tohle tady opravdu nehrozí. Já bych tedy poprosil pana ministra, jestli by se mohl vyjádřit k těm zárukám, o kterých jsem tady mluvil, to znamená, že velká část policistů bude alokována primárně na tu izolaci, karantény apod., a nikoliv na to plošné vymáhání na ulici, které je samozřejmě velmi jednoduché, ale z hlediska epidemiologického účinku v zásadě podružné.

Děkuji za pozornost a předem děkuji panu ministrovi za jeho případnou reakci.

Pane poslanče, prosím, máte pět minut.

Naše stanovisko poslaneckého klubu shrnul již pan předseda Kalousek. Ale jednu věc bych chtěl přidat nádavkem. Myslím si, že vláda by neměla zpřísňovat ta opatření, hledat si nějaké lepší biče, ale měla by se spíš snažit zlepšit komunikační kanály.

A totéž se týká směrem k příslušníkům.

Děkuji. Tak nyní tedy vystoupí pan poslanec Martin Kupka, máte pět minut, a potom se ještě hlásí pan poslanec Bartošek.

Samozřejmě že dochází k excesům, ale zdá se i ve vztahu k té statistice, která zazněla, že jsou stále spíše opravdu menšinové, zcela minoritní. A já bych v tomhle ohledu chtěl zachovat tu dosavadní rétoriku, kterou dáváme i my jako politici najevo, že především veřejnosti vysvětlujeme, žádáme je o odpovědnost a ohleduplnost. Navíc a to je podstatná poznámka jak obecní policie, tak státní policie v tuto chvíli má nástroj a také ho využívá u těch případů, kde není už jiné cesty a kde vysvětlování nestačí. Ten institut se jmenuje neuposlechnutí výzvy úřední osoby. V ten okamžik může obecní policie i státní policie pokutovat a používá to přesně v situacích, které jsou tomu odpovídající, adekvátní, a není jiné cesty a vysvětlování a důraz na odpovědnost prostě nepostačí.